Máte slovo, pane poslanče. Já si dovolím prostřednictvím pana předsedajícího s panem poslancem Kalouskem nesouhlasit, protože jsem přesvědčený o tom, že se tady najde opoziční strana, která s touto vládou bude souhlasit, řeknu, s definováním důchodové reformy. A odpovědět si můžete sami, úmyslně se dívám tímto směrem , protože to tady několikrát padlo, ta nabídka. Myslím si, že tam to směřuje. Bohužel si myslím, že pan poslanec Kalousek nemá pravdu. Ale tahle pohádka nebude mít dobrý konec, pane poslanče prostřednictvím předsedajícího. Než budeme pokračovat, přečtu jednu omluvu.

Máte slovo. Jenom chci vysvětlit panu poslanci Bendlovi, že se jedná o nedorozumění.

A nyní tedy řádně přihlášený do rozpravy, pan poslanec Pilný a po něm se připraví pan poslanec Zavadil. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, přihlásil jsem se proto, že nechci zneužívat institut faktické poznámky.